Takže lidé, kteří šli za Piráty na náměstkovské pozice, byli ve většině případů členy vládního týmu nebo byli takto delegováni. Já děkuji. Děkuji moc. Já bych jenom prosil, ať se vrátíme zpátky ke konsolidačnímu balíčku.

Takže já jsem na to připraven a doufám, že se k tomu vrátíme. Děkuji.

A poté mám ještě, jenom rekapituluji, přihlášku s přednostním právem pana ministra financí. Chcete dát přednost? Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové.

Je tedy jasné, že je potřeba změnit chování vlády a hledat účinná řešení dřív, než vládní koalice dovede naši zemi ke státnímu bankrotu. Oceňuji tedy že si to tato vláda uvědomila a začala pracovat na nápravě. To je však bohužel téměř to jediné, co oceňuji. Neboť jak je to bohužel u této vlády zvykem, budou za její špatné hospodaření nejvíce pykat slušní pracující lidé, rodiny s dětmi, drobní živnostníci a bohužel také důchodci. S naprostým děsem jsem mimochodem sledoval vyjádření vlády, která s uspokojením konstatovala, že stále více lidí a rodin dosáhne na sociální dávky. Fakt, že tento znak naprostého selhání vláda považuje za úspěch, je pro mě šokující. Kolegové z vládní koalice, vy si neuvědomujete, že stále se zvětšující objem vyplácených sociálních dávek je jedním z hlavních viníků dramaticky rostoucího schodku naší země? Cílem každé rozumné vlády je přece pravý opak, tedy co největší podíl pracujících a podnikajících osob, které odvádí daně do státního rozpočtu. A naopak minimalizovat vyplácení sociálních dávek a tím i minimalizovat zatížení státního rozpočtu. Každá rozumná vláda by se tedy snažila nakonfigurovat systém daňových benefitů tak, aby se, jednoduše řečeno lidem nevyplatilo zůstávat doma na sociálních dávkách. Co jste udělali vy?

Dalším očekávaným krokem by byla větší podpora živnostníků a podnikatelů tak, aby se jim vyplatilo podnikat a tím i odvádět daně do státního rozpočtu. Co jste udělali vy? Zase pravý opak. Drobní podnikatelé a živnostníci jsou nyní již ohroženou skupinou. Ti, již přežili covidové období, kosila a kosí vysoká cena energií a vysoká inflace. Slíbili jste jim, že je nenecháte padnout? A co ve skutečnosti děláte? Hodláte jim zvýšit odvody, tedy platby, jejichž zálohy jsou povinni odvést každý měsíc bez ohledu na to, zda v něm vydělají byť i jen 10 korun, nebo vůbec nic. Toto je jen další krok k úplné likvidaci českého drobného a středního podnikání, přičemž ti živnostníci, jež takto zničíte, půjdou a přihlásí se o sociální dávky. Takže místo zvýšení příjmů do státního rozpočtu se zase o něco zvýší schodek. Lidé, kteří celý život poctivě pracovali a odváděli dávky, aby si zajistili důstojné stáří, jsou nyní vámi prezentováni téměř jako paraziti, kteří neoprávněně vysávají státní rozpočet.

Tito lidé nemohou za to, že nedokážete zkrotit inflaci, nemstěte se jim tedy tím, že jim upřete to, co jim po právu náleží.

Jak jistě také víte, stále větší skupina lidí není schopna splácet závazky spojené s hypotečním úvěrem;

Jen bych ještě rád podotkl jednu věc. Svým návrhem odíráte důchodce, živnostníky, podnikatele a slušné pracující rodiny s dětmi. Očekáváte, že vše pochopí, neboť doba je zlá. Je však otřesné, že zároveň vůbec neuvažujete o snížení nebo zrušení finanční podpory Ukrajině na to, když absolutně není jasné, kde a jak tato podpora končí. Podle mého názoru to rozhodně nejsou zájmy občanů České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji. A jenom bych konstatovala, že sice byl... Výborně.

Paní ministryně mluvila o bydlení, jak se málo staví. Jako by hnutí ANO nebylo osm let v opozici, ve vládě, jako by bylo osm let v opozici! Pak bych tomu rozuměl.

Ale řekněme si, copak se tady dobře stavělo do toho roku 2021?

Jediné, co pro to můžeme udělat, podle mě, jako zákonodárci, je zrychlit stavební řízení díky změnám pravidel. Fakt si to nemyslím.

A pro paní místopředsedkyni déle než rok s nimi spolupracujeme a jsme těsně před spuštěním pilotních projektů dostupného bydlení. Nejsme v bodě nula. Mimo jiné proto, abychom to mohli spustit ty piloty, tak potřebujeme cenovou mapu, protože si řekneme, že ten princip dostupného bydlení je v tom, že to nájemné bude zhruba ve výši 80 % v místě obvyklém. Tak musíme vědět, kolik to je. To nemáme.